Já dobře vím, že právníci, kteří zde sedí, si prostudovali nález Ústavního soudu a že jich je několik, které naprosto jasně formulují standardy a požadavky na to, aby se mohlo říci, že ten zákon byl přijat, včetně pozměňovacích návrhů, ústavně konformním způsobem. Takže vás nebudu trápit, ani sebe nebudu trápit tím, že bych znovu a znovu upozorňovala na to, co se stejně stane předmětem ústavního přezkumu. O tom jsem už teď přesvědčena.

Prosím, pane Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího. Pane Michálku, prosím vás... Já mám takový návrh.

Všichni to víme.

Děkuji.

Děkuji, vážený pane předsedající.

Ty informace, které ona ve svém příspěvku, ve své faktické poznámce dala, jsou pro mě nové. Takže já bych hrozně podpořil, aby ty odpovědi tady na její faktickou připomínku a otázky padly, protože podle mě jsou to velmi důležité věci. Mě to celkem nepřekvapuje, to, jak se pan kolega Michálek, prostřednictvím pana předsedajícího, k tomu postavil.

Takže to je jenom takový malý příklad toho, jak Piráti postupují, a ve své podstatě dochází k tomu, co tady i padlo. Tohle je to ohrožení demokracie. To je ohrožení těch postupů a přístupů, které tady máme. Jsme na to připraveni. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím pana poslance Raise. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Potom coby učitel teorie změn bych si dovolil tady zdůraznit tu poznámku, co tady už také padla, a to, že ta změna i v tom politickém systému je spojena s náklady finančními, časovými a personálními, a o těchto nákladech nikdo nehovořil.

Děkuji.

Máte slovo.

Takže pane Michálku, přineste si toto do zákona, do kterého to patří, do zákona o střetu zájmů, a dejte to tomu, kdo to dneska vykonává, to znamená Ministerstvo spravedlnosti. Je to velmi jednoduché. Já jsem se do současné chvíle tu odpověď od pana ministra vnitra, byť jsem ho tady dvakrát vyzývala, bohužel nedozvěděla. Myslím si, že vy jste kompetentní.

Je to nejdůležitější orgán, Legislativní rada vlády, tak ať nám dá k tomu pozměňovacímu návrhu jasné stanovisko. A prosím vás, abyste bezprostředně o tomto mém procedurálním návrhu dal hlasovat.